A právě naopak v současné době někdo a já nebudu mluvit o tom, to se zkuste domnívat, nebo si to zkuste spočítat, podívejte se. Každý, stejně jako já, se mohl podívat na to, jakým způsobem jsou ty peníze rozdělovány. Tak se můžete podívat, kdo dostává víc peněz, než odpovídá těm parametrům, které jsou třeba v jednotlivých svazech. A já si troufnu říct v tuto chvíli, znovu jenom zopakuji, že co se týká rozdělení těchto peněz, tak to bude spravedlivé.

Prosím, abyste to vzali do úvahy při svém hlasování. Děkuji. Pan předseda Stanjura se omlouvá do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím máte slovo. Dámy a pánové, dobrý den v novém týdnu.

Naopak řeknu, že osoba pana brankáře a poslance je na tom zákoně to nejlepší.

A najednou je to vlastně všechno jinak.

Ale tohle je akorát vznik úřadu, vzdálení té moci, peněz, od lidí, kteří jsou zvoleni do nějaké agentury. Takže z tohoto důvodu my ten zákon nepodpoříme. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Válek. Prosím máte slovo.

A nevypadám na to.

Děkuji. Nevidím ani nikoho v sále, že by se hlásil. Takže rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Pan senátor má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore. Děkuji za slovo.

Buďto dát pozměňovací návrh, anebo zamítnout. My jsme diskutovali opravdu, zda dát pozměňovací návrh.

Proto jsme se nakonec rozhodli zamítnout. Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ano, této žádosti vyhovím.